37.

Z pověření vlády předložený návrh uvede ministryně životního prostředí paní Anna Hubáčková. Poprosím paní ministryni, aby se ujala slova. Zároveň poprosím i zpravodaje, aby zaujal místa, která jsou určena jak pro navrhovatele, tak pro zpravodaje. Paní ministryně, máte slovo. Děkuji, vážená paní předsedající.

Paní ministryně, já vás chvilku přeruším a poprosím všechny o klid v jednacím sále.

Nechci v tuto chvíli jmenovat jednotlivé poslance. Moc vám děkuji. Až půjdete k řečnickému pultu, všichni budete chtít, abyste měli klid, abyste mohli řádně hovořit. Děkuji vám. Omlouvám se, paní ministryně. Děkuji.

Za tímto účelem se zavádějí takzvané standardní datové formáty, které mají přispět k efektivnímu zpracování žádostí, posuzovaných Evropským úřadem pro bezpečnost potravin.

Tato připomínka se netýkala vlastního normativního textu, ale důvodové zprávy, a byla akceptována. Vládě byl tento návrh předložen bez rozporu. Návrh zákona byl následně projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády pro správní právo. Tyto připomínky byly promítnuty do návrhu úprav obsažených ve stanovisku, které k návrhu zákona bylo zpracováno z úrovně předsedkyně Legislativní rady vlády. Jedná se, ještě jednou zdůrazňuji, o čistou transpozici evropského práva a dovoluji si vás tímto požádat o projednání návrhu zákona v prvním čtení a jeho přikázání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Děkuji za pozornost.

Pane poslanče, máte slovo. Dobré skoro poledne, dámy a pánové.